Předložený návrh uvede místopředseda vlády a ministr životního prostředí Richard Brabec. Pane ministře, prosím, ujměte se slova. Děkuji za slovo, vážený pane předsedající.

Změny přílohy III se provádějí za účelem zařazení nových nebezpečných chemických látek do této přílohy.

Zařazením těchto látek do přílohy III se na ně bude vztahovat postup předchozího souhlasu, což v praxi znamená, že pověřený orgán dovážejícího státu, v tomto případě Ministerstvo životního prostředí v případě České republiky, rozhoduje, zda povolí dovoz takové látky nebo jej zakáže či pro takový dovoz stanoví určité podmínky.

Závěrem jenom řeknu, že v podmínkách České republiky jde relativně už o formální rozšíření, protože žádná z těchto látek se na našem území už několik let nepoužívá a ani se sem nedováží. Děkuji vám. Pane ministře, děkuji, a poprosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Jiří Mihola. Prosím, pane poslanče. Dobrý den, vážený pane předsedající.

Obsahuje v příloze III seznam nebezpečných látek, na které se vztahuje postup předchozího souhlasu. Pověřený orgán, v České republice je to Ministerstvo životního prostředí dovážejícího státu, uděluje souhlas s dovozem nebezpečné látky ještě před jeho uskutečněním.